A toto paní státní zástupkyně nezná.

Nikdo s tím vůbec nic nedělal.

Nyní přečtu jednu omluvu. Faktická byla zrušena, takže jdeme do obecné rozpravy. Jenom velice krátce. Děkuji, pane předsedající.

Čili skutečně je vážná věc to, co tady říkala paní poslankyně Černochová.

Prosím, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, vážení kolegové, já tu diskusi vrátím k tomu bodu, tedy žádosti o vyslovení souhlasu k trestnímu stíhání pana kolegy Roznera.

Takže já se z principu přikloním k vydání, byť souhlasím s mnohými věcmi, které říkala například kolegyně Černochová.